Nyní s přednostním právem vystoupí předseda klubu SPD Radim Fiala. Prosím, máte slovo, pane předsedo. Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, udělal jsem si pár poznámek.

Není součástí koalice, ale funkčně víme, že bez nich ano tolerují vládu bez nich by prostě nic neprošlo. To znamená, funkčně, to znamená, to samo. Další věc, kterou jsem chtěl říct chápu vás, je to politika. Co je z pera SPD, tak je špatně, ale je to špatně proto, že vláda a ti, kteří tu vládu tolerují, mají napsanou novou novelu, která samozřejmě bude mít, nebo už teď je nám všem jasné, že projde, protože vládní koalice plus KSČM, která vládu toleruje, má dostatek hlasů na to, aby tato vládní novela prošla.

Nicméně my jsme se aspoň pokusili s tím něco udělat. Vrátil bych se ještě k paní ministryni.

Ale já si dokážu představit, že pomocí těchto finančních prostředků jsme schopni například dostat ty děti do škol, ty, které tam nechodí. Jsme schopni zajistit spoustu dalších věcí, které dnes zajistit nemůžeme, protože na ně nemáme dostatek finančních prostředků a raději ty peníze dáváme lidem, kteří říkají, že se jim nevyplatí pracovat, protože stát se o ně dobře postará. Další věc, které jsem si všiml. Paní ministryně neustále říkala, že jde o obchod s chudobou. Já si to nemyslím.

Ale myslím, že víc než obchod s chudobou teď řešíme boj s chudobou, to je to správné sousloví a ten správný obrat ve zneužívání dávek. A já jsem přesvědčen, že peníze, které bychom získali tím, že se přestanou zneužívat, část, aspoň malá část sociálních dávek, můžeme velmi racionálně a dobře využít tak, abychom zajistili například, aby děti chodily do škol, aby se vzdělávaly, aby ta společnost se nějakým způsobem posunovala a aby nám nevznikalo tolik vyloučených lokalit tak, jak všichni víme, že jich neustále přibývá.

Takže jenom tak na vysvětlenou. Nyní tady mám dvě faktické poznámky.

Já si myslím, že je to problém a že by se s tím mělo něco dělat. Prosím vás, udělejme jednu věc dejme všem lidem zhruba stejné podmínky, ne aby to někdo zneužíval a někdo ne. Já si myslím, že naše společnost si toto zaslouží.

Protože samozřejmě vyprovokovala nějakou debatu a můžeme jít tou cestou dál. Já osobně bych vás chtěl poprosit, to téma je tak obrovsky široké, tak velice důležité, že je zbytečné se tady urážet, kdo co proč, něco si vyčítat, že někdo populisticky, někdo zase stranicky, někdo v rámci vládní garnitury. Já si myslím, že hoďme to za hlavu. Vždyť přece na exekucích jsme zatím dokázali, že jsme schopni spolu mluvit o problémech, že jsme schopni najít cesty a že jsme schopni ty cesty posouvat. Tak pojďme se domluvit, že ať už do dneska dopadne, nebo až se to bude hlasovat, jak, že prostě je potřeba, jestli přinese něco ministerstvo, tak v první řadě si všichni sednout, otevřít, říct svoje návrhy, říct svoje poznatky a na základě toho najít tu správnou cestu, kudy bychom měli jít a jak bychom to mohli nastavit. Děkuji.

Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážené dámy a pánové. Jistě se zde všichni shodneme, že dávky hmotné nouze by měly být prostředkem k překlenutí tíživé životní situace a k zajištění důstojného přežití těch, kteří jsou na ně momentálně odkázáni. V žádném případě však nemohou být způsobem snadného života pro ty, kteří se z nich rozhodli pohodlně žít na úkor nás všech. Musí být jejich vyplácení nastaveno tak, aby neodstraňovaly motivaci poctivě pracovat. Bohužel pro některé příjemce těchto dávek je motivace k poctivé práci tím posledním, čím by se chtěli nechat vzrušovat.